Za druhé, že to má strašně silný regionální efekt. Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj jsou regiony, kde se nejvíc kumulují děti se špatným sociálním původem. Za třetí celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných. A poslední ona tady není paní zpravodajka.

A poslední. Základní statistické studie a analýzy speciálního školství ukazují, že počet dětí s lehkým mentálním postižením je nejvíce definovaný tím, jakou mají v jejich regionu kapacitu školy s příslušnou výukou pro lehké mentální postižení. Protože školy pro lehké mentální postižení si vytvářejí poptávku po lehkém mentálním postižení.

Co vyžaduje v podstatě to, čemu se říká inkluze nebo integrace? Dlouhodobou přípravu v několika základních směrech. Za prvé organizaci výuky. Paní ministryně, dokážete na to zareagovat? Dále je to financování. Tady jsem přesvědčený o tom, že není třeba odpovědi, protože paní ministryně několikrát zdůraznila, že v podstatě finančně to pokryto je. Dále úpravu prostorového vybavení škol. Odbornou přípravu učitelů. Máme dostatečný tým poradců, učitelů, kteří v podstatě budou tento rozsáhlý projekt realizovat? V neposlední řadě také změnu modelu spolupráce mezi pečující rodinou a školou. V rámci integrace vedoucí k inkluzi je nutné zvládnout koexistenci několika základních cílových skupin, kterých se tyto procesy týkají.

Žáci se smyslovým postižením vyžadují určitý specifický nácvik některých dovedností, které jsou dány typem postižení. Škola bude muset zvládat tento proces vlastními učiteli. Žáci s mentálním postižením nejsou převážně schopni zvládat předměty vyžadující logické a abstraktní myšlení. To je poznatek, který jsem si nevymyslel já, ale který mám v podstatě od odborníků ze svého regionu. Organizace výuky musí tuto skutečnost respektovat. Jsme na to připraveni? V některých předmětech, např. v počtech, čtení, psaní, by se třída musela dělit. V jiných předmětech by musela výuka probíhat dohromady. Jsou tady ale i další, řekl bych, vztahové problémy. Například odborníci tvrdí, že žáci se sníženou sociální adaptabilitou nemohou být pohromadě se žáky s mentálním postižením apod. Inkluze podle mého přesvědčení nesmí nikoho poškozovat. Vzdělávání musí probíhat ve prospěch všech zúčastněných žáků. Inkluze to si myslím opravdu je správná cesta a každá civilizovaná společnost by se po ní měla vydat. Vyvážit všechny individuální požadavky žáků a nastavit vhodný model jejich podpory je velmi nesnadný úkol, na který opět podle praktiků není naše školství připraveno. Paní ministryně, dokážete tyto otázky vyvrátit a vysvětlit? Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové já mám velkou prosbu na vás všechny. Je jistě legitimní pokládat tady otázky, ptát se paní ministryně, sdělovat, cokoliv uznáte za vhodné. Jsem demokrat a nikoho nechci omezovat. Ale skutečně kdysi třetí čtení probíhala jinak. Ve třetích čtení jsme se tady shromáždili, abychom hlasovali. Ano, stalo se tady zvykem, že se vede rozprava, dlouhá, několikahodinová i ve třetím čtení. Není jenom třetí čtení a jenom tento sál.

Byl bych velmi rád, kdybychom se dostali k hlasování. Samozřejmě dělejte, jak myslíte. Ale prosím, zkuste se nad tím zamyslet. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo a přeji všem krásné odpoledne.

Navíc když tam není určený systém sankcí. Mě by velmi zajímalo, když já jako rodič nebudu posílat dítě do předškolního zařízení od pěti let, jaké tam budou sankce. Zda sankce může být až taková, že se budou odebírat děti do ústavní výchovy. Nebo jim sáhneme na finance, což už by byl problém, protože to jsou rodiny chudé a upadly by do ještě větší chudoby. Zajímalo by mě, jak to budou řešit ve školce, protože je to opravdu věc z praxe. To znamená, jestli ředitel, učitel bude nějak rodinu kontaktovat.

Děkuji.